Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám novelu zákona o podpoře sportu, jakkoliv jsme očekávali, že se bude jednat o nový zákon. Paní ministryně ve svém úvodním slovu zmínila, že tato novela si klade za cíl zlepšit strategické řízení. My v současné době projednáváme také novelu školského zákona a já bych byla velmi ráda, kdyby se nám podařilo, abychom sport a školu vnímali jako jedno téma.

A teď mi dovolte několik poznámek k samotné novele.

Já jsem toto téma konzultovala s řadou odborníků na informační systémy a také sportovců a z toho jsem si udělala závěr, že zákon by měl konstatovat, že sportovní rejstřík je jedním ze sportovních informačních systémů, který bude využívat informace ze základních registrů v dikci zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb. a celá další dikce bodu zákona by tomuto měla být podřízena terminologicky i věcně. Výčet datových položek v bodu 3a může být pro určité sporty buď nedostatečný, nebo naopak nenaplnitelný. Takto detailní popis je pro textaci zákona podle mého soudu nerelevantní. Rejstřík bude pro svoji funkčnost potřebovat data z informačních systémů, které provozují jednotlivé sportovní svazy, spolky. Máli být na rejstřík navázáno čerpání dotací, je třeba vyjasnit, jakým způsobem se bude registrace provádět.

To je zásadní otázka.

Jak se bude případně sledovat pravidelná měsíční činnost? Jak bude zohledněna skutečnost, že někteří sportovci jsou zároveň členy několika sportovních svazů? Další zásadní otázkou, kterou přináší tato novela, je oblast zastřešující sportovní organizace a to je Národní rada pro sport.

Dostávám se k oblasti financování sportu ze státního rozpočtu. Zákon by podle mého soudu měl ukládat, aby financování jednotlivých sportů zohledňovalo náklady na provozování daného sportu a jeho společenskou prospěšnost. Toto je téma, které jsme na půdě školského výboru už několikrát zmínili.

Měl by také zákon definovat ve věci podpory významných sportovních akcí, jakou budou mít roli olympijské hry, a zajistit, aby všechny sporty měly rovné podmínky. V tematice složitosti a finanční náročnosti bude náročné také kvalifikovat sportovce na olympijské hry a jako klíčovým a zákonem zanedbaným parametrem se jeví velikost daného sportu ve světě. Chtěla bych, abychom se v rámci dalších diskusi ještě zabývali působností ústředních orgánů státní správy v oblasti sportu. Mám na mysli Ministerstvo zdravotnictví, které vydává podmínky pro podporu preventivní posudkové zdravotní péče v oblasti sportu, a řada sportovních asociací v tom vidí velký problém pro fungování všech sportovních svazů.

Doporučovala bych, abychom určili zákonem procento celkové částky, které bude využíváno na rovný poměr testovaných sportovců, a to prosím všech kategorií, tedy od nejmladších žáků. Předpokládám, že se budeme podrobněji věnovat této novele na školském výboru. TOP 09 doporučí postoupení do druhého čtení. Chci říci, že ambice, aby financování sportu bylo transparentní, tato novela nemůže naplnit. My jsme se dostali skutečně jenom o půlkrok, a pokud se financování sportu stane tématem pro nejbližší budoucnost, tak bych to považovala v dané dikci zákona za maximum možného. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Putnové. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Tím trošku končí ty dobré zprávy. Když se podíváte na ten zákon, jak je napsaný, tak se to úplně nepovedlo.

Ale nejdříve několik konkrétních dotazů.

Znamená to, že automaticky budou podle tohoto zákona vyloučeny z podpory profesionální kluby?

A obchodní společnost je samozřejmě založena za účelem zisku.

To si myslím, že je třeba vyjasnit, když ne dneska, tak během projednávání ve výboru a případně upravit tu dikci, pokud to nebylo úmyslem.